Navíc tato vláda omezila využití paušálů.

A počítejme: dva miliony korun ročně, když si řekneme ten nejvyšší, 80procentní paušál, tak kolik vám zbude ke zdanění? Jestli počítám dobře, tak je to 400 tis. ke zdanění.

Bezesporu ve státní správě je mnoho takových lidí. Jenom říkám, že by bylo dobře, aby možnost uplatnit slevu na manželku, děti měli všichni.

Ten návrh je poměrně jednoduchý, ruší ten paragraf, který to znemožňuje, a já věřím, že na to získáme podporu. A abych trochu pomohl i jedné z vládních stran, tak jsem si všiml, že někdy hluboko loni KDU, usnesení jejich stranického sjezdu, že mají prosazovat tuto změnu. Nějak se k tomu kolegové nemají. Já říkám: Tak my jsme rychlejší. Je to nezvyklé, že plníte závěry stranického sjezdu jiné politické strany, ale věřím, že nebudou jediní z vládních stran, kteří náš návrh podpoří, až o tom budeme hlasovat ve třetím čtení. V podrobné rozpravě se pak formálně přihlásím k číslu toho pozměňujícího návrhu.

Není tomu tak, končím obecnou rozpravu. Pane ministře, ano.

Děkuji za slovo.

Solidární přirážka to musel vymyslet geniální marketér, protože vy jste navýšili daň a řekli jste lidem: Teď buďte solidární, my vám navýšíme daň a to je solidární přirážka.

Zase to vracíte. Takže je to jako super. Takže určitě je to dobrý nápad asi. Tak zkuste navrhnout něco i do příjmů. Nikdy jste nic neudělali pro výběr daní. Nikdy! My jsme daně snížili.

Takže daně snižujeme a vybíráme. Takže je to jenom zase oblbování veřejnosti a podnikatelů a bylo by dobré, aby si to všichni nastudovali, jak to bylo. Nečasova vláda zrušila ty věci, které vy teď navrhujete, aby se vrátily.

Já nebudu volit tak expresivní slovesa a pokusím se být věcný.

Ale proč ne? A přijímám kritiku, že ano. A když v tom pokračujete vy, tak už je to dobře. Necítíte tam nějaký logický problém? Já ano. Nebráním se té odpovědnosti a říkám, zaznělo to v rámci odůvodnění korektně. Nicméně je třeba říct, že vy jste omezili částkou dvou milionů i ty řemeslné živnosti a my ne. Takže se změnily i podmínky.

Za to vaši vládu nekritizujeme. Kritizovali jsme vás za to, že jste vědomě zrušili snížení daně ze závislé činnosti, která měla platit od 1. ledna 2015, protože ta záměna hrubé mzdy za superhrubou nebyla fiskálně neutrální, a to souhlasím, že v okamžiku, kdy je rozpočtově neutrální, tak to nemá žádný smysl dělat. Zhruba kolem 20 miliard.

Což je zhruba 14 mld. pro státní rozpočet a těch 6 mld. pro rozpočty krajů, měst a obcí. Ale to jste zrušili.

Tak ten součet není tak úplný. Ale je plus a za to vláda zaslouží pochvalu, když je to plus. A to už není rozhodnutí Nečasovy vlády a minulé Sněmovny. Takže pokud ten návrh nepodpoříte, budeme o tom hlasovat ve třetím čtení, ne dneska, tak zvýšíte daně o 5 mld.! Když to odmítnete, tak máte na tom plus minusu plus 5 mld. zvýšení daní.

My se té odpovědnosti nezříkáme a zaznělo to i v našich vystoupeních, když jsme uváděli tyto pozměňovací návrhy.